Na pořad jednání 40. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 33 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 28 odpovědí na písemné interpelace.

A nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 611. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Já konstatuji, že jsem před chvilkou četl omluvu pana ministra, tudíž překážka pro projednání trvá a je i nadále projednávání přerušeno. Pokračovat budeme interpelací na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci kroků a opatření, kterými předseda vlády a vláda dosud reagovali a které kabinet připravuje v souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 6. června 2019, kterým Sněmovna požádala vládu, aby navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 659. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Pan premiér je omluven, zúčastní se ústních interpelací, nemůžeme pokračovat projednáním této interpelace. Jako další v pořadí byl interpelován ministr dopravy Vladimír Kremlík. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 668. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu, a ministra dopravy Karla Havlíčka. Já zahajuji rozpravu, a ptám se pana poslance Polanského... Pan poslanec je přítomen, nebo není přítomen? Jestli není přítomen, tak bohužel platí § 112. Interpelace tím pádem propadá. S přednostním právem. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já jsem se chtěl přihlásit s přednostním právem, protože v této oblasti jsem se také angažoval, dokonce jsem pana poslance Polanského požádal o to, aby zpracoval interpelaci právě na ty slevy na jízdném, protože z těch dat, která máme k dispozici, se ukazuje, že ty oprávněné osoby, které čerpají ty příspěvky, občas nastavují ceny takovým způsobem, že to neodpovídá tržní realitě. Proto pan poslanec Polanský podal tu interpelaci a v té interpelaci požádal o to, aby došlo k nápravě. Já bych chtěl ocenit, že pan premiér v návaznosti na to oznámil, že učiní nějaké kroky, a rád bych slyšel informaci od pana ministra, jestli by se mohl vyjádřit k tomu, jakým způsobem byla tato situace napravena.

V podstatě tím dochází k tomu, že stát potom dotuje 75 % té ceny, aniž by to odpovídalo tržní úrovni. Takže stát v důsledku přichází o podle těch dat, která jsme viděli, to mohou být i desítky až stovky milionů korun. A já bych chtěl poprosit, jestli by pan ministr tady nás mohl seznámit s aktuální informací o tom, jaké byly ty škody, ke kterým došlo v důsledku toho nastavení tímto způsobem.